Nikoho nevidím, mohu rozpravu tedy ukončit. Není tomu tak. Konstatuji, že nebyla vznesena námitka proti postupu podle § 90 odst. 2, a můžeme tedy pokračovat. Zagongoval jsem, abych oznámil, že budeme hlasovat. Ač je to hlasování procedurální, tak má zásadní význam.